Ano, je to tak. Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Omlouvám se ještě. Já se omlouvám. Nezpochybňuji hlasování. Nikdo už. Ještě paní předsedkyně Schillerová.

Gratuluji! Prosím ještě chvíli o strpení. Pardon, jenom jednu větu. Díky.